Pokud výrobce zvolí formu podpory zeleným bonusem na biometan, pak tento výrobce biometanu nebude mít nárok na vydání záruky původu na biometan.

Podzákonným předpisem, nařízením vlády, bude každý rok stanoveno očekávané množství podpořeného biometanu, to znamená i roční celkové částky podpory na biometan. Celkově se očekává, že ročně by takto mělo být podpořena výroba přibližně 100 až 200 milionů kubíků biometanu určeného pro použití v dopravě. A za druhé to máme podpora spotřeby biometanu. Bude nastavena povinnost k zajištění příslušné části energie z OZE v odvětví dopravy pro dodavatele zemního plynu.

Uskuteční se tak formou poplatku, jehož výše bude určovat Energetický regulační úřad.

Lze očekávat, že do této doby náklady na výběr a přerozdělení fosilní složky budou převyšovat celkové prostředky, které bude nutné získat na výplatu provozní podpory, a proto bude tato potřeba financována z dalších finančních zdrojů, především z dražeb emisních povolenek a dotací z prostředků státního rozpočtu.

Základem bude centrální informační elektronický systém, jehož správcem a provozovatelem bude OTE, který bude umožňovat evidenci celkového objemu energie z OZE dopravu a jeho vykazování.

A ze systému budou čerpat informace a dokumenty Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel a Státní energetická inspekce. Systém bude evidovat jak statické informace u subjektů, kterými jsou informace o zařízení a informace k aplikovanému režimu podpory, tak dynamické informace o transakci, kterými jsou kritéria udržitelnosti a úspory emisí a informace k hmotnosti bilance. Dále evidence všech vydaných, prodaných, převedených záruk původu na biometan a dále evidenci kritérií udržitelnosti umožňující vydávat, vkládat a evidovat údaje o plnění kritérií udržitelnosti a o emisích skleníkových plynů vzniklých během uplynulého životního cyklu biopaliv a biometanu. Jelikož jsem omezena časem, vidím zde 40 sekund, nepůjdu do další kapitoly. V každém případě já podporuji tento návrh a určitě budu hlasovat pro.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý večer, milé kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, páni ministři, pane předkladateli.